Pan poslanec Benda navrhuje, aby bod 3, což je památkový zákon, byl přesunut v rámci bloku druhých čtení jako poslední bod, to znamená na konec bloku druhých čtení.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Tento návrh přijat nebyl.

Tento návrh přijat nebyl.

Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat. Já mám za to, že jsme hlasovali o všech návrzích, které byly předneseny k pořadu schůze, a nám zbývá poslední hlasování v této fázi a to je hlasování o pořadu schůze jako celku.